Mě mrzí, že v poslední době je Česká pošta tématem politického boje, a nejen politického boje.

Chci vás ujistit, že volba do dozorčí rady za zaměstnance proběhla, všech pět bylo zvoleno a žádné zásadní problémy to nevyvolalo.

Ale rozhodně vás chci ujistit, že žádná privatizace se nechystá.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

U tohoto bodu je již uzavřena rozprava, byla přednesena závěrečná slova. Pan předseda Michálek.

Děkuji, pane předsedo. Poprosím, pane poslanče, řešíme pořad schůze. Navrhuji v rámci programu schůze doplnit hlasování o zařazení tohoto bodu, který jsem navrhl to znamená privatizace České pošty který jsem navrhl, aby byl ve čtvrtek v 11 hodin, tak navrhuji, aby byl ve čtvrtek po skončení písemných interpelací. Jako zdůvodnění uvádím, že to, co zde zaznělo z ústa pana ministra, není úplně pravdou.

Já jsem dobrota sama, ale řekl jsem vám to dopředu. Teď nemůžete reagovat na pana ministra.

Ještě mám tři minuty 45, abych odůvodnil posunutí termínu své schůze (?). Ale dobře, nechcete se tím zabývat, já vám v tom bránit nebudu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Důvod je prostý. Ten zákon má nějaký smysl v tom, abychom deklarovali úmysl tuto daň řešit. Myslíme si, že jsou tam pozměňovací návrhy, které umožňují to schválit. Já to navrhuji tak, aby bylo možné to projednat.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Já si vás dovoluji požádat o pevné zařazení bodu, který je v naší schůzi pod číslem 172. Je to určitý dluh Poslanecké sněmovny, který máme k projednání stanoviska Poslanecké sněmovny k pronásledování politických oponentů, náboženských i etnických menšin a k nelegálním odběrům v Čínské lidové republice. Já už jsem to tady opakovaně zdůvodňoval, nebudu vás tím dneska zdržovat.

Proto si vás dovoluji zdvořile požádat, abychom toto projednali.

Děkuji vám za pozornost a velmi věřím v to, že podpoříte tento návrh. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze?